Ministerstvo dopravy se rozhodlo opětovně předložit tento návrh do Parlamentu České republiky, a to zejména z důvodu zajištění právní jistoty pro současný i budoucí provoz leteckých dopravců mezi Českou republikou a Saúdskou Arábií. České aerolinie provozují pravidelnou sezónní linku mezi Prahou a Rijádem třetím rokem a před touto letní sezónou zaznamenaly problémy při schvalování povolení svých letů v Saúdské Arábii. Ta nově vyžaduje pro pravidelný provoz Českých aerolinií v příštím letním období tohoto roku ratifikovanou a platnou leteckou dohodu mezi oběma státy. Dohoda upravuje čistě provozně ekonomické aspekty letecké dopravy a bez ní hrozí neočekávané problémy při provozu s negativním ekonomickým dopadem zejména na letecké dopravce a cestující veřejnost.

Dovoluji si tímto požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o postoupení materiálu k projednání v zahraničním výboru Sněmovny. Děkuji za pozornost. Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Opět děkuji panu ministrovi za jeho uvedení a shrnutí. Je pravdou, že tato smlouva jednou v Senátu neprošla. Organizační výbor doporučil odkázání do zahraničního výboru, tudíž to je to, co navrhuji. A můžeme se tomu věnovat v zahraničním výboru. Děkuji za pozornost. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Není tomu tak, rozpravu končím. Budeme tedy hlasovat o návrhu na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji, končím bod 128 a předám řízení schůze.